22.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, ještě jednou.

Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.

Návrh zavádí výměnu takzvaných oznamovaných přeshraničních uspořádání, což jsou doporučení, návody, stanoviska a podobné dokumenty, které mají přeshraniční dopad a naplňují zákonem vymezené znaky nasvědčující, že by mohlo docházet k vyhýbání se daňovým povinnostem. Směrnice sice například umožňuje nad rámec minimálních požadavků sbírat i čistě vnitrostátní uspořádání, ale Ministerstvo financí se rozhodlo této a dalších rozšiřujících možností nevyužít. Oznámená uspořádání se budou vyměňovat mezi dotčenými státy Evropské unie. Návrh zákona je postaven na principu, že povinnost oznámit uspořádání neznamená bez dalšího, že je uspořádání závadné a že je nezákonné podle něj postupovat. Stejně tak ale platí, že absence reakce daňových orgánů na podané oznámení neznamená, že uspořádání je v pořádku a že je postup podle něj v souladu se zákonem;